Takže já věřím tomu, že celá Sněmovna podpoří ten zákon, protože ten zákon jednoznačně je ve prospěch pacientů a ve prospěch zajištění dostupnosti léků.

Skutečně na tom pracujeme.

Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Jak se řeší to? Děkuji. Možná od konce.

S tím zákonem ho dostane.

Děkuji a nyní bude pan poslanec Bendl interpelovat pana ministra Brabce ve věci erozní vyhlášky.

Ale Ministerstvo životního prostředí nekoná. Od poloviny roku 2017, kdy byl do eKLEPu vložen návrh vyhlášky, se nestalo v podstatě nic. Vyhláška dodnes neplatí, neexistuje. Je to dva a půl roku a čas utíká.

Děkuji a prosím pana ministra o odpověď.

Takže já doufám, že skutečně tentokrát dojdeme k nějaké dohodě, byť vím, že to nebude jednoduché.

Já si vážím kroků, které teď dělá ministr Toman třeba z hlediska snížení velikosti půdních bloků. Ten návrh na maximálně 30 hektarů a některá další opatření, která by měla snížit erozi.